A všichni víme, že to není jednoduché, protože ti dodavatelé ty výrobky v tuto chvíli nemají naskladněné.

Tím nechci nijak strašit, jenom znovu zdůrazňuji, toto je prioritní úkol směrem ke zdravotnickým zařízením, nejenom lůžkovým. Ochranné prostředky potřebují praktičtí lékaři, zubaři, dětští lékaři a další zdravotnická zařízení. Takže za mě apel na vládu, aby se tomuto intenzivně věnovala. A pokud by se ještě dostavil pan ministr vnitra, případně jestli je schopen odpovědět pan ministr . Ale neslyšeli jsme ty konkrétní kroky, jak to konkrétně vláda naplní, jak jedná s dodavateli, jak je schopna navýšit zásoby a jakým způsobem koordinuje distribuci po jednotlivých krajích.

A nechci říct, že je nemáme, ale zásoby se tenčí. Tolik za mě a budu rád za případnou odpověď pana ministra. A s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.